Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Josef Uhlík a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rozpočtový výbor na 22. schůzi dne 22. dubna 2015 přijal ke Zprávě o činnosti finančního arbitra za rok 2014 usnesení číslo 228.